Většinu lákala hlavně svoboda, se kterou mohou dělat to, co je baví, a zároveň zajistit důstojnou obživu sobě a svým rodinám. Všichni se učili za pochodu a byli ochotni překonávat s velkým nadšením potíže a překážky, které jim přinášely rychle se měnící zákony. Všichni věřili, že brzy dojde ke stabilizaci podnikatelského prostředí a jejich úsilí ponese své ovoce.

Například taková sice nepříjemná, ale v podstatě jednoduchá kontrola z hygienické stanice se změnila v byrokratické zapisování údajů všeho druhu. To, že si ve dveřích provozoven podávaly ruce všechny ostatní kontroly, co jich v republice je, snad ani není potřeba hlouběji pitvat. Hlavně provozovatelé restaurací vědí, o čem hovořím. Nato přišel požadavek na oddělení kuřáckých a nekuřáckých prostor. Živnostníci všechny tyto komplikace ano, se skřípěním zubů mnohdy přežili a zvládli oddělit i uvedené prostory.

Nic po státu nechtěli. Jen stabilní a promyšlené zákony bez pokusů, které vzápětí jiná Poslanecká sněmovna zase reviduje a musí měnit. Dnes bych očekával už jiný profesionální přístup zákonodárců.

Živnostník není a nesmí být pokusný králík. Děkuji za pozornost. Děkuji. Prosím pana poslance Staňka Pavla a připraví se pan poslanec Munzar.

Problematika škodlivého účinku návykových látek se v předkládaném návrhu změny stávajícího zákona zaměřuje především na problematiku kouření.

A dovolil jsem si použít poměrně drsnou otázku je přednější zdraví, nebo je přednější právo na svobodné podnikání?

To znamená, buď o absolutním zákazu kouření, nebo o absenci jakékoli regulace kouření.

Protože, už to tady několikrát padlo, je zřejmé, že škodlivost alkoholu známe z vlastní zkušenosti častěji a že je také rychlejší a účinnější ta škodlivost alkoholu než kouření, to je také zjevné. Dovolím si poznamenat, že asi tato úvaha nemá smysl, protože bychom tady v naší Sněmovně prohibici nikdy neschválili, ale to je možná příliš silné tvrzení. Je zřejmé, že podle údajů Světové zdravotnické federace tato rakovina jen v Evropě zabije více než 1,9 mil. lidí, což je obrovské číslo a stojí určitě za zamyšlenou. Na otázku, co je přednější, zda zdraví, nebo svobodné podnikání, se zhruba čtvrtina lidí jednoznačně vyslovila proti kouření obecně. Absolutně nebudeme kouřit. Zdraví považují za nadřazený princip a uvádí jako velmi obtěžující i to, že lidé kouří na ulicích, na balkonech, na dalších veřejných prostorách apod.

Mimochodem, jsem motorkář, takže s tím druhým bych určitě nesouhlasil a hlasoval bych proti tomu. Více než polovina respondentů, kteří odpověděli a uznávám, že moje statistika zdaleka není tak sofistikovaná jako statistiky, které prezentoval pan ministr anebo pan zpravodaj, se shoduje s tím, co novela zákona nabízí.

No a zbývá nám poslední čtvrtina, která nesouhlasí s jakoukoli regulací kouření, a nejčastějším argumentem je omezování svobody podnikání. Zase si tady dovolím zeptat se řečnicky, jaký je rozdíl mezi zákonnou normou, která by zakázala kouření, a běžnými hygienickými normami např. o uchování a zacházení s potravinami, které dneska nikdo nezpochybňuje. Dovolím si tvrdit, že žádný, že i tato norma by měla být akceptována.

Novela dle mého názoru nepředstavuje narovnání podmínek podnikání, ale v určité míře zavádí jinou formu jejich pokřivení. Je to můj názor. Pokud bychom chtěli ve jménu stejného přístupu ke kuřákům i nekuřákům povolit kuřárny, měl by návrh zákona obsahovat přesný popis provedení technických opatření tak, aby nebyly žádným způsobem ovlivněni ti zákazníci, kteří kouření odmítají.